Děkuji. Než dám slovo panu předsedovi Miholovi, tak jenom bych poprosil, jakkoli nechci nikoho omezovat v jeho právu vystoupit, tak vzhledem k tomu, že pan premiér avizoval, že vládní koalice pravděpodobně bude souhlasit se zařazením tohoto bodu, tak je možné si rozpravu k problematice nezaměstnanost schovat na onen bod, který nepochybně zařazen bude, a nevést debatu dvakrát. Nechci vás nějak omezovat, ale možná by to přispělo ke zrychlení jednání Poslanecké sněmovny. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rekordní nezaměstnanost je natolik alarmující a je to natolik palčivý problém, že se vlastně snahou o jeho řešení zabývaly snad všechny volební programy. Proto bude také patřit určitě k přednostním snahám této nově vzniklé koalice, a proto také klub KDUČSL podpoří, abychom se této problematice věnovali v nově zařazeném bodu, ať už ho navrhl kdokoliv. Pan poslanec Stanjura, pan předseda klubu ODS, prosím. Byl dřív, určitě .

Myslím si, že vláda a parlament mohou přispět k zlepšení situace konkurenceschopnosti, podmínek pro podnikání tím, že budou dělat buď exekutivní, nebo parlamentní kroky.

Jak ty, které by mohly pomoci, tak ty, které určitě nepomohou a které budou škodit. Můžeme přispět k tomu, můžeme přispět k tomu já bych poprosil pana předsedu vlády, aby na mě zezadu nemluvil. Určitě má možnost se přihlásit do diskuse jako já. Děkuju, pane předsedo.

Myslím, že můžeme přispět k tomu, že zlepšíme podmínky pro to, aby někdo jiný vytvořil pracovní místa. A pokud vláda přijde rychle s legislativními návrhy, které by mohly k tomu přispět, tak se určitě tomu věnovat budeme a můžeme se tomu věnovat přednostně na jednotlivých schůzích. Pokud povedeme obecnou debatu, ve které se budeme předhánět, kterým statistikám věříme nebo nevěříme a všimněte si, že ti, kteří nejvíc tvrdí, že jsou eurooptimističtí, že chtějí patřit do hlavního proudu, tak Eurostat asi do hlavního proudu nepatří.

Myslím si, že nechceme zlehčovat to číslo. Ale přijďte s konkrétními recepty, s konkrétními návrhy na změnu legislativy, které se budou týkat například podpory vytváření zkrácených úvazků, daňového zvýhodnění těch, kteří zaměstnají dlouhodobě nezaměstnané.

To si myslím, že jsou konkrétní kroky, které mohou přispět k tomu, aby podnikatelé, živnostníci, zaměstnavatelé vytvářeli další pracovní místa. I to je pak šance k tomu, aby vznikala nová pracovní místa. V takovém případě budeme pro, abychom se tím urychleně zabývali, abychom vedli urychleně debatu v jednotlivých výborech a dohadovali se o tom, které koncepty jsou lepší, nebo horší. Pokud povedeme debatu, jestli má pravdu ta, či ona statistika, jestli číslo, které každá metodika má nějaké minusy. Pokud říkáme, že Eurostat má špatnou metodiku, tak ale nějakou metodiku, abychom se porovnávali s ostatními, zejména našimi sousedy, mít musíme. A podle toho Eurostatu, i když je podezřelý, jak říká ministr průmyslu, tak dva naši sousedé jsou na tom lépe, a to je Německo a Rakousko tak to by měl být náš cíl, ať se dostaneme k nim. Tam bychom se asi inspirovat nemuseli.

Pan předseda Kováčik má slovo. Děkuji za slovo.

Ale tleskal jsem eleganci, se kterou jste si s tím poradil. To vše, co tady mělo být řečeno, a bohatě ještě navrch, tady k tomu řečeno už bylo. Jestliže připustíme, že se tady bavíme o zařazení bodu, čili o řekněme technologické stránce věci, a nebereme to téma do hloubky a věcně, tak už pak jenom nezbývá než navrhnout, aby ten bod byl zařazen na tento čtvrtek jako první bod před ostatní pevně zařazené body. Děkuji. Na čtvrtek.

Ale pouze upozorňuji, že v 11 hodin ve čtvrtek je zařazena debata o Ukrajině. To znamená, je tam toto časové omezení. Rozhodně před Ukrajinu. Dobrá. Dobře, budeme o tom hlasovat.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 35 schváleného pořadu 6. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na úterý 11. února 2014 za pevně zařazené body. Nebo na středu dopoledne 12. února 2014 za pevně zařazený bod.

Děkuji za pozornost.

Ale i pro tento bod platí časové omezení 11. hodina a debata o Ukrajině. Ano, děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik. Omlouvám se, už to vypadá divně, že tolikrát jdu před vás, ale bohužel dozvěděl jsem se, což jako nevládní poslanec nemohu vědět dopředu, že tady ve čtvrtek nebude pan premiér, a my bychom rádi, aby nezaměstnanost byla probírána za přítomnosti, a to za aktivní přítomnosti pana premiéra. Proto podávám alternativní návrh, aby bod, který jsem navrhl, řešení nezaměstnanosti, byl zařazen zítra, to je ve středu, jako první bod po polední přestávce.